Věřím, že se k tomu návrhu opět postavíte pragmaticky a že o tom povedeme debatu. Není to žádná ochrana tabákové lobby, je to spíš návrh, který by měl směřovat ke stabilitě výnosů této spotřební daně do státního rozpočtu.

Je to nějaká metoda, která se osvědčila, která je zavedená.

Pokud Sněmovna potvrdí doporučení rozpočtového výboru, tak je to vyřešeno. To byli zástupci všech politických stran, takže předpokládám, že ten problém je vyřešen, že podržíme ten názor na plénu a nemusíme se v debatě k tomu vracet a vzájemně přesvědčovat. Už jsme se vzájemně všichni přesvědčili, že to není rozumný nápad. My to považujeme za neudržitelné, nesprávné, chybné a budeme se vás snažit přesvědčovat, aby to tak nebylo.

Já tomu úplně nerozumím, ale popírá své argumenty.

Ona to není levná věc.

Tady je jasně vidět, že ta argumentace pokulhává.